Podepsání může být provedeno dvěma způsoby, buď na určeném místě, nebo korespondenčně. Při podpisu na určeném místě se musí osoba dostatečně prokázat.

Podpis nemusí být ověřený. Podporu žádosti je navíc možné učinit i před starostou, notářem nebo jiným zmocněným místem.

A my se tomu nebráníme.

Tak to je přesně ono.

Tak, prostě občan by měl mít poslední slovo.

Jak to budou formulovat nebo jak to bude probíhat?

Je to tak.

Ale prostě pro mě má zdraví občanů větší hodnotu a my vám tady prostě budeme bránit v těchhletěch vašich škodlivých návrzích, abyste lidem zhoršovali dostupnost zdravotní péče.